Také děkuji. Prosím, máte slovo.

Pan premiér, pan Hamáček, pan ministr my jsme zastavili něco.

Není to pravda.

Vláda netuší, jaká opatření přináší jaké a některá opatření, zda vůbec pozitivní efekty.

Zakázat velká nákupní centra před Vánocemi se vám nechce, ale z politických, nikoliv epidemiologických důvodů.

Já chápu, že to svádí, že se cítíte důležitě, je to velká odpovědnost.

Buď ještě bude akcelerovat, nebo se zmenší.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Pane premiére, pane předsedající, kolegyně, kolegové, já se pokusím neopakovat, co tady už zaznělo.

To, co zůstává otázkou, je odpovědět si proč. Toho tady moc nezaznělo.

Dneska nás přesvědčujete, že se na ně dostane.

Moc bych si to přál. Moc bych si také přál, abyste mě nenutili nechat se očkovat, abyste to nechali na mně samotném, protože mé zdraví je můj majetek a ne majetek někoho jiného. A využít to právo nechat se neočkovat a nepodmiňovat tím žádné úkony, které stát bude vyžadovat, si myslím, že je také správné.

To, doufám, Poslanecká sněmovna nedopustí. Všichni většinou tady mluví o dobrovolném očkování. Doufám, že u toho také zůstane, přestože jsme většinově, nebo Poslanecká sněmovna, já nikoliv, odmítli to explicitní vyjmenování v zákoně minulý týden, když se o tom hlasovalo, neprošlo to asi o jeden hlas, tuším, explicitně říci, že to bude nepovinné a ani to stát nebude nikomu ničím podmiňovat.

Co bych se chtěl zeptat pana ministra, je to podle mě důležité.

Chci se zeptat, zdali to platí i pro druhou vlnu a kdy se tak stane. Neboť na těch nemocnicích krajských teď mluvím o Středočeském kraji těm lidem sice slibujeme, že něco snad bude, ale nevíme o tom vůbec nic. Tak bych se rád zeptal, zdali s tím Ministerstvo zdravotnictví či vláda opravdu do budoucna, řeknu krátkého budoucna, počítá, kdy se tak stane a jestli se tak stane a zdali to bude v té úrovni, jako to bylo v případě první vlny.